Já chápu její postoj, chápu to, že chce mít v předávacím protokolu uvedeno, že se bude počítat s okresním soudem v těchto prostorách, a proto bych chtěla, aby i Ministerstvo financí podpořilo její snahy, protože opravdu hájí jenom zájmy okresního soudu. Nevím, jaké zájmy tady hájí jiné strany, když Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se chová velmi nekonstruktivně a dá se říct, že hází této instituci klacky pod nohy. Já děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem vystupoval ve druhém čtení k návrhu státního rozpočtu a pokládal jsem tady řadu otázek, na které jsem nedostal odpověď ani v průběhu druhého čtení. Očekával jsem tedy, že alespoň při projednávání tohoto návrhu zákona některý z ministrů, které jsem oslovoval, vystoupí a vysvětlí některé jednotlivé položky, na které jsem se ptal.